Prosím tedy pana ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka, aby případně uvedl třetí čtení návrhu. Prosím, pane ministře, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych při uvedení tohoto zákona byl stručný, neboť debata o tomto zákoně v této instituci byla již poměrně velmi košatá.

Následně jej projednal hospodářský výbor jako garanční. S postojem garančního hospodářského výboru souhlasím, a proto mi dovolte, abych vás požádal o podporu pozměňovacího návrhu, který tento výbor doporučuje. Podrobněji se vyjádřím při hlasování.

Táži se, kdo se hlásí do rozpravy.

Pan kolega Vozka? Také ne.

Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny jako garanční výbor navrhuje následující pořadí hlasování. Za prvé bychom hlasovali o legislativně technické úpravě, která byla přijata, pak o pozměňovacím návrhu pod písmenem B. Pokud by byl schválen, bude nehlasovatelný pozměňovací návrh A.

Děkuji. Procedura je jednoduchá. Požaduje někdo hlasování o proceduře?

Kdo je proti?

Budeme tedy postupovat podle této procedury. Za rozpočtový výbor doporučuje. Souhlasí. Pan ministr? Ano.

Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh. Ani nevím, proč jsem si vzpomněl na rozpočtový výbor, kde jsem býval kdysi dlouho místopředsedou. Ale to nic. Pan ministr?

Děkuji vám. Dále prosím. Dále konstatuji, že pozměňovací návrh pod písmenem A je nehlasovatelný, a můžeme tedy hlasovat o návrhu zákona jako celku. Přednesu návrh usnesení vzhledem k tomu, že o všech návrzích, které byly hlasovatelné, bylo hlasováno.